Internetové stránky a mobilní aplikace musejí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Návrh zákona proto zaprvé definuje povinné subjekty, na něž se povinnost zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací vztahuje, zadruhé stanovuje samotné zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, zatřetí upravuje institut nepřiměřené zátěže, začtvrté upravuje prohlášení o přístupnosti, zapáté zakotvuje proceduru vyřizování podnětů v případě, že přístupnost není zajištěna, zašesté stanoví působnost Ministerstva vnitra a konečně zasedmé obsahuje související legislativně technickou změnu zákona o informačních systémech veřejné správy. Zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se přitom realizuje na základě požadavků obsažených v příslušných evropských normách, na které je v návrhu zákona odkazováno. Tímto postupem bude zajištěno, že internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů budou zcela v souladu s evropskými požadavky. Výše nákladů, které bude nutno vynaložit na zpřístupnění internetových stránek a mobilních aplikací povinných subjektů, se bude pohybovat v rozmezí od 6 000 korun do 15 000 korun. Předpokládá se, že tyto náklady budou hrazeny přímo povinným subjektem. Při projednávání návrhu zákona garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj byla diskutována otázka veřejné dostupnosti technických norem. Výsledkem této diskuse je doprovodné usnesení tohoto výboru. Jelikož se však jedná o záležitost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, odkazuji dále na případné vyjádření paní ministryně. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ondřej Profant a informoval nás o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Dobrý podvečer, vážení kolegové, milá veřejnosti.

A teď už k tomu samotnému projednávání. Návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 170 již v květnu.

Zaprvé návrh zveřejnit požadavky, které tento zákon požaduje po těch webových stránkách a mobilních aplikacích, na stránkách Ministerstva vnitra, to znamená, aby opravdu byly dostupné ty informace, které ten zákon vyžaduje.

Jelikož jsou to dost technicistní pozměňovací návrhy, tak je tu nebudu přímo číst.